Nyní se dostáváme k návrhu paní zpravodajky Konečné na zkrácení lhůty k projednání na 24 hodin. Zahajuji o tomto návrhu hlasování. Kdo je pro zkrácení lhůty na 24 hodin, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že tento návrh byl přikázán výboru pro životní prostředí a lhůta byla zkrácena na 24 hodin. Děkuji panu senátorovi i paní zpravodajce a končím první čtení tohoto zákona. Dalším bodem v pořadí je 12.

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 83/1. Nyní prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů, pan předseda poslaneckého klubu Úsvit přímé demokracie Radim Fiala. Děkuji vám za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, dne 27. listopadu 2013 schválila Poslanecká sněmovna zákonné opatření Senátu možná si na to všichni pamatujete, že jsme tady byli několik dnů a museli jsme projednávat zákonná opatření, která přišla ze Senátu, bylo to velmi rychlé , které mimo jiné zavádí povinnost platit daň z přidané hodnoty i z pozemku pod stavbou. Tenkrát, jestli si pamatujete, toho byly plné noviny, že jenom poslanci zasedli do lavic, a už zvyšují daňovou zátěž jak pro podnikatele, tak pro fyzické osoby. Nově je pozemek od daně z přidané hodnoty osvobozen až po uplynutí pěti let od vydání prvního kolaudačního souhlasu nebo ode dne, kdy bylo započato první užívání stavby, a to k tomu dni, který nastal dříve. Jak si jistě všichni zde přítomní umí dobře představit, cena pozemku pod bytem tvoří 15 % až 30 % ceny stavby. Hlavním důsledkem změny tedy je a bude růst cen nových staveb, protože se jejich cena musí vyšplhat o daň. Jen u nejmenších bytů to může znamenat zdražení řádově o desítky tisíc korun. U staveb větších se projeví zdražení v řádech statisíců. Výše popsané změny mají značně negativní dopad na trh s novými stavbami a zcela jistě i na developerský a stavební sektor jako celek. Negativní je rovněž načasování změny a velmi krátká adaptační lhůta, kdy změny účinné od ledna 2014 byly schvalovány na konci roku 2013.

Z výše uvedených důvodů předkládáme návrh, který opět osvobozuje pozemky pod novými stavbami od daně z přidané hodnoty, a to zrušením pětileté lhůty, po jejímž uplynutí je možné osvobození od daně využít. Cílem je snížení daňového břemene při nákupu nových bytů a staveb a podpora vlastnického bydlení. Nezanedbatelný je pozitivní vliv našeho návrhu na stavební sektor jako důležitou část české ekonomiky. Dle našeho hlubokého přesvědčení české hospodářství již neunese další zvyšování daní. Stát by si měl uvědomit, že chceli větší kus koláče, musí nejprve nechat lidi, aby si upekli větší koláč. Mámeli zde dnes schodkový rozpočet, je tomu tak v prvé řadě proto, že politici a úředníci nedokázali efektivně hospodařit s penězi, které doposud od občanů vybrali. Řešením této situace jsou systémové změny směrem k účelovému vynaložení každé koruny ze státní kasy, nikoliv nové a nové zvyšování daní na úkor běžných občanů naší země a vybraných prostředků do státní pokladny, která má na svém dně zcela evidentní díry. Děkuji. Já děkuji zástupci navrhovatelů, panu poslanci Fialovi. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Václav Votava. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já vám děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo.

Jakkoliv bych měl pochopení pro záměr předkladatelů osvobodit pozemky pod novými stavbami od daně z přidané hodnoty a zrušit tedy tu pětiletou lhůtu pro jejich osvobození, tak musím konstatovat, že návrh je opravdu legislativně špatný, špatně připravený. To koneckonců konstatuje i stanovisko vlády, které jste obdrželi. A stanovisko vlády je v tomto případě nesouhlas s návrhem. Nechci zpochybňovat to, že stávající úprava, tak jak je v současné době, může vést k růstu, nebo vede k růstu cen nových staveb.

Jednoduše řečeno, tímto se ruší veškeré zdanění nejenom pozemků, ale i všech staveb, od daně z přidané hodnoty. Ztotožňuji se se stanoviskem vlády, se zamítavým stanoviskem, a také navrhuji, aby tento tisk číslo 83 byl zamítnut již v prvém čtení. Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil nejprve s faktickou poznámkou pan poslanec Klaška. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, vážení kolegové, dobrý den.

Toto dodání musí být zdaněno. Takže pokud bychom toto schválili, dostaneme se do rozporu s evropským právem. Potom bych také chtěl upozornit na legislativně technické chyby tohoto návrhu.